Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.

Do ní se dál hlásí pan poslanec Jaroslav Foldyna, zatím poslední přihlášený.

Nyní tedy pan poslanec Jaroslav Foldyna. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak zní náš návrh. Já tomu návrhu rozumím, ale myslím, že v takovém případě bychom měli být úplní, a tady zaznělo, že v oblasti má své zájmy i Čínská lidová republika, takže bych tam navrhl doplnit do tohoto usnesení pana kolegy Foldyny tedy ještě Čínu. Děkuji za tu poznámku. Já si myslím, že je věcně správná.

Beru to tak, že je to pozměňovací návrh k bodu 7, o kterém budeme samostatně hlasovat. Když neprojde, budeme hlasovat o bodu číslo 7 v původním znění. Mohu to tak interpretovat? Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane zpravodaji, budeme postupovat podle jednotlivých návrhů.

Ano?

Pane zpravodaji, jednotlivé návrhy. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale to jsem čekal od vás, pane zpravodaji, že navrhnete průběh hlasování.

První bod: